Děkuji za něj, pane místopředsedo.

Ano, rozumím.

Přivolal jsem všechny poslankyně a poslance, kteří nejsou přítomni. Nyní budeme hlasovat o přerušení. Kdo je pro?

Návrh byl přijat a Sněmovna rozhodla, že tento bod bude přerušen do doby, než Ministerstvo spravedlnosti předloží vlastní návrh. Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze. Přeji dobrý večer. Děkuji za slovo.

Proto Ministerstvo spravedlnosti dopracovává a ještě v tomto čtvrtletí předloží vládě návrh zákona, který bude v návaznosti na programové prohlášení vlády řešit nejpalčivější problémy exekucí. Jediný problém tohohle vyjádření vlády je, že my jsme jí ten návrh poslali v říjnu minulého roku. Takže to kalendářní čtvrtletí, kdy vláda přislíbila, že to předloží, uplynulo na konci roku 2018.

S přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.

Zákaz lichvy nám zamítli ve třetím čtení zastropování úroků.

Takže jsem chtěl říci, že ten, kdo hlasoval proti, kdo odkládá tento návrh, tak chci na rovinu říct, že se to rovná tomu, že podporuje současný systém exekutorů.

A od této chvíle vím, že to jsou ti, co podporují vlastně ten systém exekutorů a jsou proti pomoci lidem v dluhové pasti.

Dneska je to naopak. Zároveň tady máme návrh zákona, kde rušíme úroky z úroků.

Jenom bych všem připomněl, protože na tabuli svítí informace, že jsme v tom bodě, a někteří se hlásíte, my jsme ukončili projednávání bodu 45 rozhodnutím Sněmovny o jeho přerušení. Jsme před otevřením bodu číslo 46. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartoš. Nikdo jiný než ten, kdo má přednostní právo, nyní vystupovat nemůže. Hlásil jsem se dříve. Chtěl jsem jen říct jednu věc. My jsme se tomu věnovali poměrně v širokém kruhu odborníků, kteří zastupovali nejen jednotlivé dlužníky, ale byli to lidi i od exekutorů, byli to právníci. A poměrně dlouhou dobu jsme měli i tento návrh ve veřejném připomínkování, jak to děláme s našimi návrhy prakticky od začátku, co jsme přišli do Sněmovny. A řeší skutečně tři nejdůležitější aspekty.